Věc druhá je, jak se bude vyvíjet ekonomika.

Je vidět, že firmy se dostávaly minimálně v posledních týdnech opětovně na tu výnosovou křivku.

To opravdu není. Odpovídá to kvalitě toho návrhu. A bohužel se mýlíte v tom, co jste říkal. Je to takhle na libovůli vlády. Jediný parametr tam není.

Žádný parametr tam není. Proto ten návrh je mimořádně špatný.

Copak tam nejsou dány jasné parametry?

Což je dobře, podotýkám. Já jsem spokojený, že budeme mít čas o tom normálně debatovat ve výborech, a myslím si, že když vidím Radima Fialu, že to nebude jenom výbor pro sociální politiku, ale především hospodářský výbor a možná i rozpočtový výbor. To nevím, ale hospodářský by o tom měl debatovat určitě, protože proti vám se postavili všichni odbory, zaměstnavatelé. Omlouvám se. Děkuji. Dobré odpoledne všem. Budeme tedy pokračovat v otevřené všeobecné rozpravě. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Většina provozovatelů českých hudebních klubů se shoduje na tom, že pokud by jim stát mohl proplatit fixní náklady na provoz a zároveň by mohli případně čerpat nějakou prodlouženou například Pětadvacítku, jak tady byla, tak by měli možnost tu situaci zvládnout a po uklidnění situace by mohli své provozy znovu obnovit.

Příčinou nízkého čerpání prostředků z programu je dle těch provozovatelů nejenom složitá byrokracie, ale zejména velmi úzce vymezený okruh nákladů, na které stát přislíbil příspěvek.